Přemýšlela jsem o tom, jestli se budeme podílet na zlepšení tohoto návrhu tím, že podáme pozměňující návrhy, a nakonec jsem to sama pro sebe zamítla. Za prvé, když jsem sledovala, jaká byla úspěšnost našich pozměňujících návrhů ve vysokoškolském zákoně a ve školském zákoně, tak je trošku frustrující připravovat něco, o čem téměř s jistotou můžeme říct, že narazí na bariéru koaličních poslanců.

My se dnes bavíme o tom, zda evidence může zlepšit financování sportu, nebo ne. Ale tady přece o financování sportu zatím nebyla řeč. My jsme nestanovili pravidla pro financování. My chceme jenom evidenci. My nemluvíme o pravidlech.

Říkám to s vědomím toho, že pro TOP 09 je velmi důležité, abychom sportovním aktivitám, především amatérským sportovním aktivitám a sportování dětí, věnovali velkou pozornost. Od roku 2011 se snažím prosadit to, co se vžilo v mediální zkratce jako třetí hodina tělocviku. Jedná se o to, že chceme navýšit čas, kdy budou děti věnovat pohybovým aktivitám, a to v rámci školy. Protože právě prostřednictvím školy mají možnost i děti, jejichž rodiče nesportují, případně si to nemohou z finančních důvodů dovolit, aby se věnovaly sportovním aktivitám. Ta třetí hodina měla znamenat také to, že se změní koncepce tělesné výchovy. Že se nenavýší jenom objem minut, během kterých by děti měly tělocvik, ale že by to znamenalo, že by jedna hodina tělesné výchovy byla věnována obecnému rozvoji, tak jak jej známe dnes, a v těch dalších dvou hodinách by bylo možné, aby se škola třeba od první do páté třídy časově sjednotila a děti se rozdělily obdobně, jako je to běžné u tělovýchovných jednot, podle typů sportu. Počítalo se se zapojením sportovců, trenérů, kteří k tomu mají potřebnou akreditaci. Takže já stále chovám naději, že to není myšlenka, která zapadne. Pokud nebudeme mít přiměřeně zdravou populaci, co jiného chcete tvořit, co jiného chcete pro mladé lidi připravit, co jim chcete nabídnout?

Byli jsme tomu rádi.

To neznamená, že smysluplné pozměňující návrhy ve třetím čtení nepodpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily.

Jako další je přihlášený pan poslanec Hovorka. Připraví se pan poslanec Pojezný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, opakovaně jsem si přečetl návrh zákona a stále jsem hledal odpověď na otázku, čím že je dána ta vyšší transparentnost v rozdělování prostředků na sport a čím vlastně dojde k tomu, že prostředky budou vynakládány hospodárně.

Doporučuji všem poslancům si tento kontrolní závěr prostudovat, protože tam najdeme možná odpovědi na otázku, jak by se mělo změnit rozdělování prostředků na sport.

Rozdělovaly se částky, které byly přiděleny žadatelům, kteří nežádali ani takovou částku, nebo byly vynaloženy dvojnásobné částky, než tito žadatelé žádali. Byly dokonce uhrazeny projekty, které vůbec nebyly realizovány, 4,5 mil. dostala organizace, která se vůbec sportem nezabývala. Je to skutečně tristní čtení. Pokud se má něco změnit ve financování sportu, tak se musí změnit přístup na Ministerstvu školství. To podle mě žádný rejstřík nevyřeší.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nejdříve mi dovolte reagovat skutečně na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Toto pak přerozdělí Ministerstvo školství, mládeže. A je tím pádem zcela pochopitelné, že je nutné zvýšit důraz na strategické řízení sportu, efektivitu a samozřejmě i transparentnost poskytnuté finanční podpory. To je nakonec i cílem novely zákona, jak uvedla posledně paní ministryně.